Pokud chceme skutečně, aby celá soudní soustava fungovala co nejlépe, nejefektivněji, tak si myslím, že je potřeba tuto drobnou úpravu skutečně v rozpočtu akceptovat.

A ten prostor, odkud můžeme ty prostředky vzít? Jsem přesvědčen o tom, že skutečně Český svaz bojovníků za svobodu se vzdálil vlastně od těch ideálů a hodnot, kterými se tato organizace zaštiťuje.

A já jsem přesvědčen o tom, že není důvodu, aby stát podobnou organizaci takto podporoval, zvláště v situaci, kdy Ministerstvo vnitra i ve svých zprávách uvádí, že tato organizace úzce spolupracuje s organizacemi, které jsou bezpečnostním rizikem pro Českou republiku, s organizacemi, které jsou v kontaktu s extremismem a s extremistickými subjekty. Děkuji za podporu těchto dvou návrhů a děkuji za pozornost.

Dobrý večer, vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové.

První pozměňovací návrhy se týkají oblasti školství. Všichni víme, že školství, nebo to, myslím, naprostá většina z nás říká, že je priorita. Jsem si jist, že je to také nejlepší investice do budoucnosti naší země, a to neříkám já jako učitel pouze, ale říkají to i mnozí slovutní ekonomové, že jedna koruna nebo jedno euro, jak chcete, vložené do školství se nám vrátí šestkrát.

V části specifické ukazatele výdaje snížit položku obsluha státního dluhu vnitřní dluh o 3 mld. korun. Co se týká té argumentace, aspoň krátce. Dosavadní tempo navyšování platů učitelů nepřináší úplně ten kýžený efekt, jak bychom potřebovali. Učitelé, kteří v minulosti přestali učit, se do škol zatím nevracejí. Hlavní příčinou je nepochybně to, že průměrný plat českého učitele činí pouhých 61 % průměrné mzdy vysokoškolsky vzdělaného zaměstnance v České republice, což je nejméně ze všech států OECD.